To bylo několik rozvitých souvětí, ale dobře. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se, zda paní navrhovatelka? Obecnou, pardon.

Já jenom velice stručně s ohledem na čas.

Ve svých doporučeních pak OECD akcentuje, považuje za klíčové zejména přenést odpovědnost za financování mateřských a základních škol na stát z hlediska základní regulace, zaměřit financování na škole jako instituci a omezit financování vzdělávacích programů, rozuměj obecný systém, ve prospěch a v neprospěch speciálních dotačních programů. Krajským úřadům zůstane řada pravomocí zachována, dál budou rozdělovat dané finanční prostředky směrem ke školám. Co se týká ministerstva, tak se dá říct, že právě v zákoně se jenom přesněji popíší pravidla, a musí se to říct v zákoně, která budou znamenat dostatek financí pro ohodnocení učitelů, učitelek, nepedagogické práce, zohlednění sítě škol a zabránění toho, aby tady finanční prostředky opravdu plynuly tam, kde je třeba v tuto chvíli nejvíce dětí v demografii a podobně. Tolik stručně k těm pochybnostem. Opravdu je pravda, že s krajskými úřady, Asociací krajů a kraji dlouhodobě komunikujeme.

A co se týká obavy, abychom si něco nevymysleli na města s ohledem na jejich samosprávu, to jsou ty příspěvky investic v případě spádových obvodů, tak tady chci jenom říct, že je to naopak vynuceno Svazem měst a obcí a sdružením místních samospráv. Svaz měst a obcí na školském výboru dlouhodobě požaduje po Ministerstvu školství vlastně tuto úpravu pro jistotu. Já naopak dlouhodobě tvrdím, že není nutno to přímo upravit, protože ona kompetence krajského úřadu, která by znamenala striktní autoritativní vymezení spádového obvodu, doposud nikdy směrem k základním školám nebyla upravena a není důvod se domnívat, že se tak stane u mateřských škol. Nicméně jedná se o pozměňovací návrh podporovaný Svazem měst a obcí a to skutečně pravda je. Budeme na to myslet.

Děkuji. Prosím. Já jenom zkonstatuji, že v obecné rozpravě zaznělo osm diskusních vystoupení a 11 faktických připomínek a v podstatě všechny pozměňovací návrhy, předpokládám, že budou načteny v podrobné rozpravě. Já vám také děkuji. Otevírám tedy podrobnou rozpravu, do které eviduji několik přihlášek. Požádám tedy o vystoupení paní poslankyni Semelovou a připraví se paní poslankyně Dobešová.

Děkuji vám. Nyní tedy paní poslankyně Dobešová, připraví se paní poslankyně Chalánková. Dobrý podvečer.

Smlouva podle věty první uzavřená nezletilým žákem je neplatná, jestliže k jejímu uzavření nedal souhlas zákonný zástupce žáka. Děkuji. Nyní paní poslankyně Chalánková, připraví se pan poslanec Kořenek.

Navrhované změny.

Za prvé. Ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. Za druhé. Ve školách a školských zařízeních se zakazuje reklama a prodej. Za třetí. Nesmí však povolit prodej alkoholických a tabákových výrobků ani dalších výrobků, které ohrožují zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků, dětí, dětí žáků a studentů nebo které jsou ze své podstaty určeny výhradně dospělým osobám, ani reklamu na takovéto výrobky. Dosavadní nadpis nad § 32 se zrušuje.

i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. j), které zní: j) povoluje výjimky ze zákazu prodeje reklamy ve škole.

Odůvodnění pozměňovacího návrhu zůstává stejné, jako je vložené v systému. Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Kořenek a připraví se paní poslankyně Nováková. Děkuji. Já vám děkuji. Nyní požádám paní poslankyni Novákovou o vystoupení. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tento pozměňovací návrh jsem zdůvodnila v obecné rozpravě.